Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím nyní o opětovnou přihlášku vašimi identifikačními kartami. Tuto schůzi svolala paní předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 106 poslanců.

Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

A my tedy budeme moci přistoupit k hlasování o ověřovatelích této schůze. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro určení těchto dvou poslanců jako ověřovatelů této schůze? Kdo je proti?

Čili konstatuji, že jsme ověřovateli 31. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Toma Philippa.

Já jen poprosím... Děkuji za ztišení. A připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Již jsme se tady sešli v dostatečném počtu. Zahajuji hlasování o návrhu pořadu. Kdo je pro?

Čili konstatuji, že pořad schůze byl schválen.